Já se omlouvám.

Ještě k tomu, co tady zaznělo ze strany pana předsedy Válka. Já jsem vše konzultoval s legislativou. Jednací řád počítá s tím, že přednesení jednoho návrhu trvá pět minut. Je to za účelem, aby nám nějakým způsobem odsýpal ten program. Chápu i námitku, že není dořešené, když budou navrhovány dva body naprosto samostatně a mezitím budou vystoupení jiných poslanců. Já na to v podstatě odpověď nemám. V každém případě jediný způsob, jak to můžeme vyřešit plénum je, když někdo namítne proti mému řízení schůze a rozhodne plénum.

Ne, nebudu navrhovat už nic jiného, protože si myslím, že je zbytečné některé věci hrotit.

Jediná šance je, že snížíme publicitu.

To není o žádném svobodném informování. Já nevím, komu započteme náklady na kampaň za to, co se tady stalo.

Myslím, že to je jediná šance, jak se takovému chování dá opakovaně zabránit, abychom tady neměli co půl hodiny tu samou scénu. Děkuji.

Nechci nikomu brát jeho práva podle zákona. Například. Například že nebude přenos. Například.

Už to vše probíhalo, tyhlety debaty, protože jsme čekali, že pan Volný něco podobného zopakuje, ale pojďme tedy dál.

Dobrý den, dámy a pánové. Já již vím díky minulé zkušenosti i dnešku, že mám pět minut, tak se to budu snažit stihnout. Minule jsem se snažil navrhnout bod týkající se Národní sportovní agentury, protože zcela sdílím myšlenku, že není pod jakoukoliv kontrolou poslanců a veřejnosti.

Včerejší tisková konference, kde ani nepřišel ministr školství, mě nenaplnila tím, že je snaha něco řešit.

Přitom druháci do školy chodí, páťáci nechodí, čili neexistuje žádný relevantní důvod kromě takových těch zvykových, že jsme to kdysi zavedli, a teď v tom chceme pokračovat a čekat a čekat, aby školy nebyly otevřené.

To je zbytečné, abych načítal zvlášť.

Když sem někdo chodí bez obleku nebo nevhodně oblečen, je to jeho ostuda.